Jsme přesvědčeni, že mnohem lepší cesta než složité dotační programy ze strany vlády je nechat peníze daňovým poplatníkům. Tento náš jednoduchý návrh to přináší, a věřte, i když někteří tomu nevěří evidentně, pořád si myslí, že vláda je moudřejší než občané, věřte tomu, že daňoví poplatníci ty peníze investují a uplatní mnohem lépe než kterákoli vláda. Ne tato konkrétní vláda. Takže náš návrh je, abychom dneska v prvém čtení projednali sněmovní tisk 254, poslaneckou novelu zákona o dani z příjmů.

Děkuji za pozornost.

My tento bod chceme podpořit, budeme se bavit o tom, jak technicky, procedurálně, v který moment dnešního jednání tento bod zařadit.

To usnesení, ten návrh usnesení zní takto: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky vyzývá vládu, aby se jednoznačně postavila na stranu spravedlnosti, demokracie a lidských práv v Bělorusku a zejména aby

II. aktivně v koordinaci s ostatními zeměmi, zejména státy Pobaltí a Polskem, vystupovala na půdě Evropské unie za rozhodný postup vůči Bělorusku, včetně zavedení adresných sankcí vůči osobám zodpovědným za falšování voleb, volební násilí a porušování lidských a občanských práv;

V. nastavila vstřícnou politiku vůči těm, kteří z Běloruska prchají před politickými represemi, a konečně

Tento návrh usnesení samozřejmě předložíme a předneseme i v podrobné rozpravě k tomuto bodu, který jsme připraveni a velmi rádi podpoříme.

Děkuji za slovo. Já se tedy pro pořádek chci přihlásit k svému dříve přednesenému návrhu na to, abychom zařadili do pořadu schůze nový bod, a to Stanovisko Poslanecké sněmovny k situaci v Bělorusku po prezidentských volbách, a navrhuji, abychom ho pevně zařadili jako třetí bod dnešního jednání s tím, že předpokládám, že body 1 a 2 budou přerušeny vlastně po druhém čtení, a v těch bodech potom se rozhodneme, na kdy je přerušíme. Předpokládám, že ten vhodný moment bude po bodu 3. A když tedy zaznělo usnesení, tak já také přečtu náš návrh usnesení. Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky II. konstatuje, že neuznává oficiální výsledky voleb zveřejněné státní volební komisí a za nejvhodnější řešení považuje opakování prezidentských voleb s demokratickým průběhem a za účasti mezinárodních pozorovatelů;

IV. apeluje na vládu České republiky, aby obdobný sankční režim aktivně prosazovala na úrovni Evropské unie;

Já nevím, jestli toto usnesení budeme načítat v podrobné rozpravě, já bych naopak předpokládal, že předtím ideálně proběhne nějaký dialog mezi kluby, kdy případně vznikne nějaký konsenzuální návrh. Děkuji za pozornost.

Ty návrhy, které byly shodné, to znamená návrh na zařazení dalšího bodu o situaci v Bělorusku, když to zjednoduším, bychom hlasovali jedním hlasováním, pokud s tím předkladatelé souhlasí. Kolega Benešík? A potom návrh pana předsedy Stanjury o těch dvou dalších bodech samostatně, protože ten s tím nesouvisí.

Tak samostatně, dobře, takže nejdříve tři samostatné návrhy, potom bychom podle hlasování hlasovali o návrhu pořadu.

Kdo je proti? Děkuji vám.

Kdo je proti? Děkuji vám.